Děkuji za slovo.

Je to zákon pokud už tam, pane předsedající, nemáme něco zařazeno; pokud máme, tak bych to zařadil po pevně zařazených bodech je to zákon o pomoci v hmotné nouzi, sněmovní tisk 652, bod 32. Ještě jednou se chci zeptat, pane předsedající, jak to dnes odpoledne vypadá, jestli byste mě mohl informovat, kolik bodů už je pevně zařazeno. Pevně zařazených bodů je tam hned několik.

V rámci projednávání pořadu schůze jako první vystoupil pan předseda Jurečka a navrhl, aby se odškodňovací zákon zařadil dnes, tisk 1039, jako první bod. Nato přednesl pan předseda Faltýnek protinávrh, aby byl tento zákon zařazen jako druhý bod v pátek. Protinávrh, já jsem to říkal dobře. Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana předsedy Faltýnka. Zopakuji: tisk 1039, odškodňovací zákon, protinávrh, aby to byl druhý bod v pátek.

Kdo je proti?

Proti tomu vznesl protinávrh pan předseda Stanjura, aby to bylo dnes zařazeno jako první bod.

Protinávrh nejprve.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Budeme tedy hlasovat původní návrh pana předsedy Faltýnka. Takže aby to bylo v pátek jako první bod.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

A zopakuji, od října jsou tady desetitisíce těch, kteří nedostali ani korunu!

Ani jedno z toho jste nechtěli dneska udělat ve prospěch lidí, kteří na to čekají. Děkuji. S přednostním právem paní ministryně financí. Pane místopředsedo, pane předsedo, omlouvám se, pane předsedo, děkuji za slovo. Já to taky okomentuji. Když nás poslouchají lidé, ať slyší, jaká je pravda. Vy jste to tady včera zablokovali! Já mám denně tisíce žádostí a proseb lidí, kteří jsou v insolvenci! Dobře víte, že jsme čekali týdny, skoro měsíce na to, než nám Evropská komise dala předběžný souhlas. Ti lidé čekají na ty peníze.

A o čem to mluvíte? Ten zákon mohl už dneska putovat k prezidentovi a těm lidem se to mohlo vyplácet! A máte tam navíc v té senátní vratce, kterou tak propagujete, máte tam nerealizovatelné, nerealizovatelné postupy při kompenzacích. Úplně nechávám bokem, že obce jsou přeplaceny o 5,3 miliardy na kompenzačním bonusu. Máte tam mechanismus, vysvětlovala jsem to senátorům, prosila jsem je, příště říkám, řekněte nám, my vám to napíšeme, ten zákon. Víte, že komukoliv.

To rozpočtová pravidla neumožňují!

A ten mechanismus, který tam navrhuji, je postaven na tom, že se bude kompenzovat obcím, bude se kompenzovat, ale legislativně správně, a ne takovýmto paskvilem.